Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Fiala, připraví se paní poslankyně Chalánková. Děkuji. Budu reagovat na pana místopředsedu vlády a skutečně pouze na základě čísel a faktů. Ano, je pravda, že ve výzkumu a vývoji kombinujeme národní a zahraniční zdroje, ale v tom výsledku to potom na ten výzkum má dopad oboje. A navíc ty věci jsou právě ve výzkumu provázány. My jsme se i zavázali, že v příštím programovacím období budeme doplňovat národními zdroji to, co jsme předtím získávali v těch zahraničních, takže ta argumentace není v tomto směru úplně korektní.

Ale celkový pokles ve vztahu k hrubému domácímu produktu je jednoznačným signálem toho, že výzkum není pro tuto vládu prioritou. A když jsme u toho navýšení, to není vůbec jasné, jak bude realizováno, protože i ty české zdroje jsou částečně na spolufinancování evropských programů, kde už teď existuje zpoždění. A ten zbytek, o kterém tu mluvíte, ten zbytek navýšení, ten fakticky kryje pouze náklady, které jsou nezbytné na již existující aktivity, které v minulosti byly financovány ze strukturálního období. Toto jsou fakta, která se nedají pominout, a o tom mluví jasně ta čísla, po kterých voláte. Ale podstatným rysem, kdybych se podíval na kvalitu toho, co je navrhováno v rozpočtu 2017 na výzkum, je také směřování prostředků do resortního výzkumu. A byl to právě resortní výzkum, který byl reformou v roce 2009 oslaben kvůli tomu, že tam byla absence výsledků a že tam ty peníze utíkaly.

Nyní tedy paní poslankyně Chalánková s faktickou poznámkou. Hlásíte se, pane vicepremiére, s přednostním právem? Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže to je to, co jsem chtěla sdělit že současná levicová vláda nechce kousnout do kyselého jablka možných reforem, ale ráda přerozděluje. Vládne stylem po nás potopa.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.